Stanovisko předkladatele? Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro?

Hlasování pořadové číslo 162. Další Dále je bod 25 hlasovací procedury.

Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

A přejdeme tedy do bodu procedury 29, kde je návrh I5. Bez stanoviska výboru. Stanovisko předkladatele? Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut. Další prosím.

Garanční výbor dal nedoporučující stanovisko. Stanovisko předkladatele? Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro?

Další prosím.

Stanovisko?

Omlouvám se. A stanovisko? Předkladatel? Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro?

Hlasování pořadové číslo 166. Přihlášeno 177 poslankyň a poslanců, pro 42.